Já neříkám, čí je to chyba, jenom říkám, že se stala prostě chyba a tu bychom měli všichni se snažit napravit. A já bych si dovolila říct, že základní pilířem každé vlády, nebo politiky každé vlády, by mělo být zajištění potravinové soběstačnosti a dostupnosti, ekonomické dostupnosti pro jejich obyvatele. Měla by tam být podpora prodeje potravin, které jsou zdravé, jsou šetrné k životnímu prostředí, a měla by snižovat nerovnost zajištěním trvale udržitelného i přístupu ke kvalitní výživě, protože řekněme si, že někdy ty produkty, které se prodávají různě v akcích, a ty řetězce tlačí, aby ten produkt byl co nejlevnější já jsem to tady kdysi ukazovala nebo říkala jsem to ve vztahu k salámu, že asi salám za 67 korun, k němu už není potřeba kupovat si rohlík, protože on už zkrátka tu mouku obsahuje, a že si přece nikdo nemůže myslet, že je to stoprocentně z masa. Takže i tohle by měla vláda jakýmsi způsobem respektovat a tento zákon by to vlastně umožňoval.